Prosím, máte slovo.

Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, náš návrh zákona o majetku České republiky, sněmovní tisk 69, zavádí takzvanou péči řádného hospodáře. Za současného právního stavu není státu umožněno vymáhat některé škody, které na jeho majetku opakovaně vznikají. Konkrétně se jedná o škody na majetku státu, které jednotlivým organizačním složkám státu, respektive státu jako celku, vznikají uhrazením pokuty za správní delikt. Typicky se jedná například o uhrazení pokuty za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nicméně se může jednat i o jiné správní delikty, kdy je v rámci státu jednou organizační složkou státu udělena pokuta jiné organizační složce. Vždy se jedná o takové případy, kdy stát, respektive organizační složky státu, prostřednictvím některého svého zaměstnance poruší právní předpis a za toto jednání uhradí stát, respektive jedna organizační složka státu, uloženou pokutu, která se okamžitě stává příjmem státu, respektive jiné organizační složky státu.

A chtěl bych jenom připomenout, že tento komplexní návrh již zohledňuje i pozměňovací návrh pana poslance Michálka a záleží na něm, jestli mu to takto stačí.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych tady navázal na zástupce předkladatelů.

To znamená, že tento tisk je tady více než rok a půl.

Já budu hovořit za rozpočtový výbor, který ho projednal několikrát, jednou přerušil projednávání. Druhé čtení proběhlo 14. listopadu 2018, kdy ten návrh prošel obecnou rozpravou, byl postoupen do třetího čtení, ale v rámci začátku třetího čtení bylo navrženo opakování druhého čtení, a proto jsme teď opět ve druhém čtení.

Jak tady už zástupce předkladatelů zmínil, k tomuto tisku byl podán komplexní pozměňovací návrh, který i z mého pohledu a i z pohledu výboru výrazně zpřesnil a upravil ten původní návrh, a já budu vlastně i za klub ANO doporučovat, aby byl tento sněmovní tisk schválen ve znění tohoto komplexního pozměňovacího návrhu.

Děkuji.

Děkuji za slovo. My jsme nad tím diskutovali. Dospěli jsme k závěru, že je potřeba to výrazným způsobem předělat a že současně podporujeme tu základní myšlenku, která tam je, jak řešit odpovědnost zejména úředníků za způsobenou škodu. Za prvé, dneska neexistuje povinnost učinit jakýkoliv záznam o tom, že nějaký nárok na náhradu škody vůbec vznikl.

Takže tohle jsme i v návaznosti na analýzy paní doktorky Bělinové upravili, a na základě dohody, kterou jsme učinili s panem náměstkem Landou na Ministerstvu financí, jsme dali dohromady ten výsledný návrh, do kterého si Ministerstvo financí vtělilo i tu svoji koncepci dělené subjektivity státu.